Děkuji. Další do obecné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Richterová.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Možná to někteří znáte jako lékaři, kteří se věnujete poškození sluchu.

Paní poslankyně získala vaši pozornost, takže poprosím, abychom se ztišili, abychom si mohli vyslechnout paní poslankyni.

Bavíme se o tom, že dobří zaměstnavatelé dnes nabízejí benefity.

Ještě skutečně závěrem.

Tohle jsou momenty, kdy ve finále dopad na společnost je negativní. Je to celé o celkovém nastavení, aby lidé mohli pracovat efektivně v rámci rozumné pracovní doby, aby nebyli nuceni chodit do práce, když jsou nemocní, ale současně abychom měli takovou pracovní kulturu, která člověku umožní zůstat zdravý a spokojený i ve stáří, abychom skutečně třeba i tu dobu dožití nakonec měli stejnou jako ostatní státy Evropské unie a ne zhruba o ty dva roky nižší. Děkuji. S faktickou poznámkou poprosím pana poslance Jiřího Bláhu a poprosil bych vás všechny v sále o to, jestli bychom mohli snížit hladinu hluku, protože se blížíme do finále obecné rozpravy. Máte slovo. Kolegyně, kolegové, já se velice omlouvám, ale na to nejde nereagovat. My tady slyšíme tam, kde to je dobře nastavené, tam to funguje. Dneska to nefunguje nikde, protože není pracovní síla, a pak máme ty lidi, které jsme museli nabrat za každou cenu, ty, kteří nechtějí pracovat, a ti nefungují. A tím pádem celá ekonomika jde, víte kam? Já bych to nazval, ale nemůžu to říkat, takže řeknu ke dnu.

A pak rozumná pracovní doba. To je skvělý příměr.

Co to je rozumná pracovní doba? Ta vlastně neexistuje, protože rozumná pracovní doba by byla od 8 do 16.

Takže rozumná pracovní doba nelze a vždycky budou výhodnější profese a horší. A tohle všechno k tomu přispívá. Děkuji za dodržení času. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo.

Nula! Kde je paní ministryně práce a sociálních věcí? Není tady! Neúčastním se? Nejsem tady? Nezajímá mě, co se debatuje, co říkají poslanci v mém resortu? To není úplně normální.